Děkuji za slovo. Kolega Vácha byl důsledný a využil celých deset minut, nicméně je to dobře, protože on v podstatě hovořil o podobném, o kterém jsem hovořil já, že my tady pořád budeme honit ty malé věci, ty malé firmy. Ti živnostníci, já vím, že mezi nimi jsou ti, kteří to nedělají proto, aby přežili, někteří to dělají proto, aby ty daně zatajili a ty finance. Přesně o tom hovořil velmi správně kolega Vácha, on neříkal nic jiného, než jsem říkal předtím já. Já jsem čekal na vystoupení pana vicepremiéra o tom, jak je to s tím pivem.

Já jenom čekám, kdy výrobce tohoto nápoje se ozve, že by chtěl také desetiprocentní daň na jeho čepované nápoje, protože se velmi často v hospodách čepují, když to mají mít pivaři. To je ta systémovost. Tím neříkám, že těm živnostníkům, těm provozovatelům restaurací a hospod bychom měli pomoct, ale určitě jiným způsobem, zjednodušením agendy, zjednodušením systému, ve kterém se pohybují, a ne tímto naprosto nesystémovým krokem.

Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Komárka, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem se podíval na tu debatu trochu jinak. Já jsem si tu debatu analyzoval se svým analytickým oddělením.

Dal jsem jim dost peněz.

Já jsem si sepsal 30 argumentů, které tu padly. Dá se dokázat, že to je pouze 30 argumentů, které se neustále opakují. Já jsem schopen ve dvou až třech faktických poznámkách tu podstatu přečíst a poprosit kolegy, aby je prostě už neopakovali, aby přicházeli s něčím novým. Takže ty argumenty. Omezení svobody podnikatelů zaznělo nejméně dvakrát. Větší zatížení pro podnikatele, finanční i životní padlo nejméně pětkrát. Kontrola nad každým živnostníkem a podnikatelem padlo nejméně čtyřikrát. Nástroj na sběr dat, která může zneužít kdokoliv padlo jedenáctkrát, přátelé. Zákon je zbytečný padlo třikrát. Online EET má jen Balkán, Evropa nikoli padlo nejméně dvakrát. Chybí potřebné analýzy padlo nejméně dvakrát. EET zvýší nezaměstnanost teď to znovu zopakoval pan Vácha, takže nejméně pětkrát. Takže v druhé faktické poznámce řeknu dalších pár argumentů. Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru, připraví se pan poslanec Vácha také s faktickou poznámkou. Poprosím sněmovnu, aby se poněkud ztišila. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já si myslím, že 30 argumentů proti je, myslím, docela dost.

Nicméně já jsem tady vystoupil ještě jako v reakci na to Slovinsko. Já jsem řekl, že pan ministr financí Mramor ze Slovinska rezignoval, což je pravda, a je pravda, že slovinská vláda, nebo slovinský premiér tu rezignaci nepřijal, takže v době, kdy jsem si to vystoupení připravoval, rezignace byla podána, mezitím samozřejmě od vlády nebo od premiéra nebyla přijata.

Takže skutečně pan ministr financí Slovinska Mramor je ve funkci, nicméně pravda je, že svou rezignaci podal. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Váchu, připraví se paní poslankyně Adamová, faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Já bych vaším prostřednictvím k panu poslanci Komárkovi. Jsem rád, že už jste se tím konečně začali zabývat. A chtěl bych vás poprosit, jestli byste si teď, když už máte ten seznam, ty argumenty, každý z nich, to vaše analytické oddělení, nerozebrali a nepřinesli vám argumenty pro a proti tomu argumentu. To si myslím, že je důležité, to si myslím, že by tady mělo zaznít. Dejte je svým kolegům, řekněte je svým kolegům a rozeberte je u sebe na klubu detailně, jestli ten argument je platný, nebo není. Ano, děkuji a nyní prosím s faktickou paní poslankyni Adamovou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. On už mě pan kolega předběhl, já jsem chtěla směrem k panu Komárkovi prostřednictvím předsedající úplně totéž. To je sice hezké, že vám analytický tým zpracoval seznam těch argumentů, ale důležitější by přece bylo, aby vám zpracoval to, jestli nejsou relevantní.

Mě mrzí, že teď tady zrovna není ani pan ministr, když projednáváme tento bod.

Ano, děkuji a prosím s další faktickou pana poslance Novotného.

Prosím, máte slovo. Já budu stručný.

Tam by těch myšlenek, které se opakovaly neustále dokola a které jsme si všichni tak zapamatovali, že se z nich staly slogany, výsměšné a standardní součásti našeho jazyka, tj. všetci kradnú, Kalousek tam měl hentéhož Šnábla apod., tak to by byla statistika, kde by nebyla čísla 10, 15, 20, tam by byla čísla 400, 500 apod. Poslouchali jsme to tady několik let, tak nás teď za těch několik desítek případně opakovaných argumentů nekárejte. Ano, já děkuji a nyní již prosím s řádnou přihláškou pana poslance Paveru.